Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Teď z pozice předsedy volební komise vás prosím, je to standardní žádost během schůzí, o pevné zařazení volebních bodů a byly by to body v tomto pořadí: Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, to je veřejná volba, a poté tajné volby vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, vedoucí stálé delegace do Středoevropské iniciativy a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky.

Dovolím si využít momentu, kdy tu mám slovo. Dále vyhlašuji lhůtu pro nominaci členů včera zřízené vyšetřovací komise k D47.

A do třetice prosím členy volební komise, sejdeme se u klavíru okamžitě po skončení teď pevně zařazeného prvního bodu. Pane poslanče, prosím, zůstaňte ještě u řečniště.

Tak zda by nebylo jednodušší ty volby provést ve čtvrtek. Není problém, pojďme se domluvit, že svůj návrh teď stahuji a opravuji. Navrhuji tyto volební body zařadit pevně ve čtvrtek, a pokud bude souhlas, můžeme je zrealizovat po skončení dopolední části, tedy po interpelacích.

Souhlasím, takže opakuji ještě jednou volební body provedeme příští týden pevně ve čtvrtek ve 12.30 hodin. A mám tu ještě od pana předsedy Kováčika prosbu k té nominaci do D47, že středa je příliš brzy. Děkuji.

Vážený pane předsedo, já bych si dovolil upřesnit ten návrh.

Dobrá, tak to je také vyjasněno. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak, v tom případě budeme hlasovat. Ještě vás informuji, že pan místopředseda Filip hlasuje s kartou číslo 17. Teď jsou zde návrhy pana poslance Sklenáka. On navrhuje vyřadit šest bodů z pořadu schůze, to bychom asi zvládli jedním hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ano. Zahajuji hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Hlasování 51, přihlášeno 162, pro 121, proti 12. Tento návrh byl přijat. Tím posledním návrhem jsou volební body, tak jak je zde přečetl a navrhl pan poslanec Kolovratník.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny v pořadu schůze. Je tomu tak, nikdo neprotestuje. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Ještě než přistoupíme k bodu 97, tak bych vás všechny chtěl upozornit, a prosím, věnujte této věci zvýšenou pozornost, že 28. října během státního svátku bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Já vás tedy žádám, abyste ve vlastním zájmu odstranili veškeré své osobní věci ze svých lavic, jinak budou skartovány.